Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana poslance Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Ale prosil bych kolegy, aby diskutující nechali v klidu hovořit.

Mám také připraven konkrétní pozměňovací návrh, který jsem chtěl odůvodnit a pak načíst v podrobné rozpravě.

Není to věc, která je triviální.

Ti slušní to samozřejmě udělali a investovali peníze a možná někteří nestíhají nebo možná nestíhá Ministerstvo dopravy.

Možná dřív. Protože my jsme zákon projednávali v Poslanecké sněmovně a hospodářském výboru několik měsíců a trpělivě jsme hledali shodu, až jsme tu shodu našli.

Děkuji, pane poslanče. Váš procedurální návrh bude hlasován bez rozpravy. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě zagonguji, aby se ti, kteří mě uposlechli a přenesli své diskuse do předsálí, mohli včas vrátit. O vašem procedurálním návrhu na přerušení tohoto bodu do příchodu ministra dopravy samozřejmě dám hlasovat. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme tedy pokračovat. Pan kolega Stanjura se hlásí ještě jednou.

Tento problém se nám podařilo vyřešit, že od 1. ledna se bude provádět jeden úkon, a buď přijdou oba dva společně, prodávající i kupující, anebo jeden z nich přijde s plnou mocí, že to může provést za druhou stranu.

Buď že zapomněl, ale je to jeho zodpovědnost, nebo prostě platit nechce a spoléhá na to, že se na to nepřijde. Podotýkám, že z pojištění se platí škody, které způsobí viník dopravní nehody druhému vozidlu. Ne vlastnímu.

V tomto případě říkám, není žádný problém s odsunutím účinnosti těchto paragrafů, protože si myslím, že ani příjem by nebyl nijak výrazný, a pokud to milovníkům těchto značek neumožníme, tak se určitě nic nestane.